To druhé. Pan kolega argumentoval Rakousko, Slovensko že to úpravu mají. Víte, to se to v tom Rakousku a Slovensku upravuje, když na jejich území není město Olomouc. Také bych státního zástupce naprosto klidně posiloval. Samozřejmě že oni.

Je to možné v Rakousku a na Slovensku?

Ti pánové v Olomouci, pořád ti stejní, nebyli schopni prokázat jakoukoli trestnou činnost policejnímu prezidentovi, tak ho prostě předhodili novinářům, to znamená, pověřili pana Komárka, aby si někde stoupl a řekl to, co řekl.

Odmítám! Já být na Moravě já jsem Moravák jako poleno, ale být tam znalcem po schválení tohoto zákona, už nikdy v životě nebudu dělat znalecký posudek. Oni uvažují jednoznačně. Takže to je ten základní důvod, proč jsem absolutně proti tomu, abychom jakýmkoliv způsobem, a to se v tomto zákoně má stát, posilovali moc státních zástupců. Takže ani náhodou pro to nemohu hlasovat.

Tím jsme vyčerpali přihlášky do rozpravy. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, už bych vás chtěl pomaličku směřovat k hlasování, ale dovolte mi ještě, abych vás upozornil na legislativně technickou úpravu u jednoho pozměňovacího návrhu, a to v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu.